Jediné, co se tam v uvozovkách dočtete, že vznikne národní koordinátor, kterým byl v současné chvíli schválen pan ministr vnitra Vít Rakušan, který avizoval na bezpečnostním výboru, že se sice toho nezříká, ale že by bylo dobré, aby tím koordinátorem byl někdo jiný, a když se bezpečnostní výbor snažil přijmout usnesení, aby tímto koordinátorem, a logiku věci to určitě dává, byl ministr vnitra, protože je šéf ústředního krizového štábu, tak takové usnesení bezpečnostní výbor nepřijal. Já bych chtěla znovu požádat především koaliční poslance, aby podpořili návrh, aby strategie řešení uprchlické krize byla zařazena na dnešní jednání Poslanecké sněmovny, abychom tento důležitý dokument diskutovali a měli k němu jasný rámec, jak by měl ten dokument vypadat, protože znovu říkám, že jsme včera tady schválili bod Strategie řešení uprchlické krize, ale ten dokument do dnešního dne neexistuje. Děkuji vám.

Já se musím velmi prudce ohradit, prostřednictvím paní předsedající, na několik vět, které říkala paní místopředsedkyně Vildumetzová. Ona říkala, že kraje nemají informace o počtu žáků. Já se omlouvám, máte velmi nepřesné informace, paní místopředsedkyně, prostřednictvím paní předsedající. Já jsem včera měl tu možnost diskutovat se všemi představiteli Asociace krajů a Ministerstvo školství bylo pochváleno za to, jak přehledná data, jak strukturovaná data až po poslední školu Asociace krajů má. Takže se ohrazuji proti vašemu tvrzení, že něco takového Asociace krajů nemá. Máte mylné informace.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Já se pokusím být vážená paní předsedající, děkuji pokusím se být nekonfliktní a co nejvíc korektní.

Ale to si myslím, že sem nepatří. Za svůj rezort chci říct, co jsme udělali, co se týče uprchlické krize a co vědí hejtmani, s kterými pravidelně jednáme, naposledy tento týden.

Pojišťovna má nástroje, jak přitlačit na to, aby byla ta kapacita využita pro české pacienty, nejenom pro uprchlíky.

Tyto informace dostávají hejtmani pravidelně.

Děkuji, pane ministře. Nyní zkonstatuji ještě došlé omluvy v mezičase.

A nyní k přihláškám na změnu pořadu schůze.

To aby bylo známo pořadí, a může tedy nyní k návrhu na změnu schváleného pořadu pan poslanec Jaroslav Faltýnek. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, než začnu přednášet návrh na změnu pořadu schůze, tak bych chtěl popřát všechno nejlepší všem Jaroslavům v naší Poslanecké sněmovně. Přicházím s návrhem na zařazení nového bodu, který bohužel nebo respektive včera se o to marně pokoušela kolegyně Margit Balaštíková. Jenom bych uvedl, že zemědělský výbor napříč politickým spektrem přijal usnesení, které vyzývá a žádá ministra zemědělství, aby situaci řešil, ale protože mám málo času, tak ho nebudu číst, možná až by došlo na zařazení tohoto bodu. Všichni víme, že dostatek potravin za přijatelnou cenu pro české občany by měl být naše společná hlavní priorita.

Po obě volební období jsme dělali maximum pro co největší soběstačnost ve výrobě základních potravin v České republice. Víte, že to nebylo vůbec jednoduché, protože podmínky byly od našeho vstupu do Evropské unie velmi nerovné a soběstačnost výrazně negativně ovlivňují obchodní řetězce, které jsou v zahraničních rukou a preferovaly dovozy ze svých mateřských zemí, kde vyrábějí stále přebytky potravin. Přesto jsem rád, že se nám díky adresné podpoře podařilo propad zastavit, a dokonce u některých komodit dosáhnout mírného růstu.